Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 16. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

A také se ze zdravotních důvodů z celého dnešního jednání omlouvá pan poslanec Jaroslav Dvořák. Dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazenými body, bod 77, sněmovní tisk 86, trestní zákoník, třetí čtení, bod 78, sněmovní tisk 68, o platebním styku, třetí čtení, bod 1, sněmovní tisk 43, o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, druhé čtení. Následně bychom pokračovali projednáváním bodů dle schváleného pořadu schůze, což jsou body z bloku zákonů v prvním čtení.

Ptám se, zda má někdo...

Prosím. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych opět chtěla požádat o zařazení bodu

Požádala bych, aby tento bod byl zařazen jako dnešní bod po projednání třetích čtení, to znamená po bodu 77 a 78. Chtěla bych říct, že tak jak jsem včera...

Já si myslím, že v této Sněmovně sedí řada starostů, kteří jsou členy buď Svazu měst a obcí, nebo Sdružení místních samospráv, nebo Spolku pro obnovu venkova a tak dále, a kdo je členem těchto svazů, ví, že obec a město tam platí členský příspěvek a za tento členský příspěvek jsou různé služby od těchto organizací. Jednou z těchto služeb je například právní poradna a další věci, které se poskytují jednotlivým městům a obcím. Já se velmi omlouvám, paní místopředsedkyně, že vás přerušuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o klid, ať nemusím používat zvonek. Já nevím, ale mně opravdu nepřijde normální, že si někdo vyinkasoval 8 milionů korun za to, že zákon, který jsme tady schvalovali v Poslanecké sněmovně v takzvané devadesátce, připravilo a napsalo Ministerstvo vnitra, Ministerstvo vnitra tento zákon připravilo a napsalo, a k tomuto zákonu se pak připodepsali jednotliví poslanci, včetně Jana Hamáčka, pana Nováka, Radka Vondráčka a dalších poslanců napříč politickým spektrem, a bylo to z toho důvodu, že už končilo dané funkční období a schvalovalo se to v devadesátce. Myslím si, že si ještě všichni pamatujete, jak jsme to schvalovali v jednacím sále v mimořádných podmínkách, ve kterých jsme byli v té druhé budově.